Náklady, které jste četl samozřejmě, ty náklady, ty tabulky znám.

Říkáte, že za dobu, co je to dobrovolné ne vypnuté, dobrovolné ale pořád si myslím, že by to za to stálo. Vy jste nepřipustil nikdy žádnou debatu.

Takže to je to celé.

Byli tam i zástupci Ministerstva financí, ale oni spíš odpovídali na dotazy, ne že by tam aktivně vystupovali.

Samozřejmě.

A tam jsou další faktory, které vím, že vám byly předneseny, protože se mnou je také zástupce Asociace malých a středních podnikatelů, ale který mluvil za velkou podnikatelskou obec, zejména těch středních a menších, tak vím, že to s vámi probíral a se mnou také. Tam jsou další motivační faktory.

Samozřejmě kdybyste vzal k tomu odborný aparát, přišli další zástupci neutrální, neutrální, tak určitě bychom se někam posunuli.

Není to tak. Není to tak. Je to prostě tak, že tady prošlo pět let, nebo šest už to je, prošlo, a to vnímání se naprosto změnilo.

Ale vy tu debatu jste vůbec nepřipustil.

Docela jste mě pobavila, paní poslankyně, že se bojím debaty.

Buď platí a), že je to anonymně, pak nemůžu určit, kam má jít kontrola, anebo to anonymní není. Ale tak to přece není.

To je sporná věc, na kterou neexistuje jednotný výklad. A velmi často se liší od územního pracoviště k územnímu pracovišti výklad. Já myslím, že hnutí ANO by nemělo říkat o tom, jak ono řídilo Finanční správu. Jenom zaklekávali na firmy. A konstatovala to ne opozice, ale nezávislé soudy. Ano, čekám na nový zákon. Nemám vybraného žádného člena dopředu.

Tak abyste věděli, kromě toho služebního zákona, který zafixoval zejména úředníky, kteří přišli po vzniku Sobotkovy vlády, to znamená, ten, kdo pracoval pro stát před tou dobou, tak se mu ta praxe vůbec nepočítá, tomu říkám chytře si zabetonovat státní správu svými lidmi. To je otevřené řízení? To je otevřená soutěž o nejlepší projekt? Já jsem jasně říkal, a říkal jsem to na poradě se všemi šéfy krajských finančních ředitelství já s nimi mluvím.

A myslím si, že jsme schopni postavit nezávislou výběrovou komisi. A hodnoťme ten výběr, až proběhne. Já si myslím, že ministr pak má, nebo ministryně má povinnost obhajovat výběr konkrétního člověka. Je tam pověřený zástupce, je to statutární zástupce.